Kromě zhruba jednoho tisíce pracovních míst přímo v tomto podniku je na výrobu navázáno asi 3 tisíce dalších pracovních míst.

Opravdu mi to nedá, abych se nezeptal informace o intervenci České národní banky, nikdo nezpochybňuje, že to řešit musíme. Myslím, že je to naprosto jasné, o tom se nemusíme přesvědčovat. Ale ta se stala v listopadu loňského roku. Já tomu nerozumím, proč to trvalo tak dlouho, proč nám vláda navrhuje upřít debatu, která bude bezesporu zajímavá.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nevidím důvod, nebo mě docela mrzí, že Ministerstvo financí navrhuje do Poslanecké sněmovny návrh, který zvýhodňuje dovozce před domácími výrobci.

To, co teď navrhuje pan ministr, nebo to, co navrhuje vláda, je přesunutí tohoto rizika na prodejce.

Děkuji, pane předsedo. Nebyl to návrh. Vzhledem k tomu, že už nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Nyní přistoupíme k návrhům na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Zaznamenala jsem zde návrh pana poslance Stanjury na projednání v ústavněprávním výboru.

Zahajuji hlasování.

Tímto hlasování končím. Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Zahajuji hlasování.

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému a ústavněprávnímu výboru. Tímto bod končím a přecházíme k projednávání dalšího bodu a to je bod č. 23. Dříve než tak učiníme, s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Děkuji. Drobnou poznámku.